Pan kolega, pan docent Svoboda, je stíhán za politické rozhodnutí a já jsem přesvědčen, že za politické rozhodnutí máte nést politickou odpovědnost. Ale ne trestněprávní odpovědnost. To nebylo rozhodnutí pana poslance Svobody. To bylo rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, jestli se nepletu. A když se podíváte na ten průběh, tak najednou i ten soud a je nezávislý, ale mohu se snad kriticky vyjádřit řekne, že některé radní zbavil odpovědnosti a vlastně je vyvinil a některé ne. To mi přijde úplně absurdní. Úplně absurdní!

Máme dostatek jiných politických prostředků, abychom vedli polemiku na úrovni města, kraje, státu, zda to bylo dobře, nebo špatně, můžeme nabízet jiná řešení, můžeme i kritizovat, ale ne kriminalizovat. A to je kriminalizace politického rozhodnutí. A to není tím, že jsme nad občany. To tak přece vůbec není. Pokud máme pochybnost a pro mě je to systémový přístup.

Já trávím pracovní život v Praze, doma jsem v Opavě a úplně někde jinde, ale dnes a denně vidím tu stagnaci a úpadek a jedním z důsledků je ztráta odvahy rozhodovat.

Hodně toho řekl už pan předseda našeho poslaneckého klubu, ale ještě jednu věc bych podtrhl. Tím naším rozhodnutím a výrokem, ke kterému třeba Sněmovna dospěje, nechráníme jenom politiky.

A je naší odpovědností se tomu postavit všemi silami. A pro ty, kteří si myslí, že kriminalizace politických rozhodnutí, no tak dobře, však ti politici riskují a dobře těm politikům tak, však kdo jde do politiky, tak je špatný, tak těm chci říct, že ono to má další a další důsledky na společnost. Jestliže kriminalizujete politické rozhodnutí, kdo za chvíli bude chtít být starostou? Odváží se ten starosta o něčem rozhodovat? Kdo bude chtít být ředitelem knihovny, ředitelem školy? Takto nemůžeme postupovat. Není možné kriminalizovat manažerské a politické rozhodnutí, které je uděláno v dobré vůli, bez osobního obohacení, na základě stanovisek úředníků, na základě právních posudků, jenom proto, že se to o dva tři roky později někomu prostě nelíbí. Jestli tohle v téhle zemi připustíme, tak vůbec nechráníme občany, ale naopak likvidujeme kvalitu naší demokracie.

Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Politika je proces rozhodování a já bych chtěl říct, že více hlasů neznamená více pravdy. Děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan poslanec Marek Výborný. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, reagovat na kolegu Ferjenčíka. Respektuji, je to vaše rozhodnutí, jak budete hlasovat, to samozřejmě je možné, ale domnívám se, že institut imunity, tak jak ho máme definovaný v naší Ústavě, v našem ústavním pořádku, tak je přesně pro tyto skutečnosti, kdy tady na základě politického rozhodnutí dochází k omezení mandátu těch, kteří jsou součástí parlamentu, a přesně proto to tam je. Měli bychom toto zvažovat. A připomínám, že imunita tady není definována doživotně. To znamená, ta věc neskončí automaticky, bude pokračovat po skončení výkonu mandátu, ale my teď vydáváme nějaký signál a říkáme, že tady není možné omezovat politický mandát, který tady vznikl volbami. Prosím, pane poslanče. Chtěl bych reagovat na pana předsedu Fialu prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím, že problém naší společnosti je spíš v tom, že právě politici nejsou odpovědní za svá rozhodnutí. A ten váš argument, že by se lidé nehlásili do těch veřejných funkcí, je zcela mylný. Zájem o veřejné funkce nikdy nebyl tak velký, jako je v posledních letech. Takže to tvrzení, že v reakci na občasnou a skutečně občasnou kriminalizaci některých rozhodnutí, a musím zdůraznit, že ta rozhodnutí jsou podle státních zástupců protizákonná a to je ten důvod, proč oni je napadli, tak to, že čas od času nějaký politik stojí před soudem, skutečně nevedlo v České republice k tomu, že by se lidé přestali hlásit do veřejných funkcí nebo by se báli rozhodovat. V některých případech je to naštěstí odradilo od toho, aby udělali nějaké velmi špatné rozhodnutí. Piráti prosazují odpovědnost politiků za jejich rozhodnutí, a když poruší zákon, tak mají být odpovědní i soudně, ne jenom politicky.

My rozhodně takové věci dělat nechceme.

A teď tady mám smršť faktických poznámek. Takže jako prvního mám přihlášeného pana poslance Pavla Blažka, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče.

Ta debata je celá o tom a teď řeknu jednoduchý příklad. Paní profesorka Válková tady řekla nějaká čísla.

Máme omezený časový mandát.

Těm se nestane nic. Ty jsou nepostižitelné. A v tom je ten problém. Tak děkuji, pane poslanče.